Vy jste tu, pane předsedo Babiši, ve své řeči také zmínil ceny pohonných hmot a já bych se této věci také krátce dotkl, protože to ukazuje i to, jak naše vláda v té kritické situaci a v krátké době, kterou jsme u moci, dokázala na kritické jevy na trhu s pohonnými hmotami a na to, co se děje na světových trzích, reagovat a že tato reakce naší vlády byla úspěšná. Na jaře se ceny pohonných hmot vyšplhaly přes hranici 50 korun za litr a my jsme udělali hned účinné a konkrétní kroky jak pro podnikatele, tak pro všechny ostatní.

Ale samotné ceny pohonných hmot jsme snížili celkem o 3 až 3,5 koruny díky zrušení nesmyslné povinnosti přimíchávat biosložku do pohonných hmot proč asi taková povinnost tady byla a kdo měl z toho prospěch?

Navíc jsme začali monitorovat vývoj marží cen pohonných hmot Ministerstvem financí a díky tomuto souboru opatření a samozřejmě i díky poklesu ceny ropy na světových trzích došlo k poklesu ceny pohonných hmot. Nevystoupily na 70 korun, jak tady strašila opozice, jak jsme to tady poslouchali. Nic z toho se nestalo, to, že naše vláda rychle zareagovala, vedlo k tomu, že jsme tuto situaci nějakým způsobem zvládli. Ale já se trošku divím, že pan předseda Babiš tady vůbec o pohonných hmotách mluví a že něco vyčítá naší vládě, opravdu se divím.

Minulý týden stál 41 korun, vláda Petra Fialy.

To je, dámy a pánové, realita, 10 korun se zdražily pohonné hmoty nebo benzin natural za Andreje Babiše, 4 koruny ve světové krizi s pohonnými hmotami za vlády Petra Fialy. A teď ještě k věci, která je mimořádně vážná a která hrozila opravdu extrémní krizí pro Českou republiku.

A zase se můžeme podívat na čísla a na srovnání, kolik je zemí v Evropě, které mají tak extrémní závislost na ruském plynu jako Česká republika. Skoro žádnou takovou nenajdete, přes 97 % jsme závislí na ruském plynu a tuzemské zásobníky jsme měli naplněny jenom z velmi malé části, čili úplná závislost na Rusku a prakticky žádná prevence, prakticky žádná starost o budoucnost a o to, co by mohlo přijít. My když jsme přišli k vládě, tak jsme okamžitě zahájili kroky k tomu, abychom zajistili větší energetickou soběstačnost České republiky, bezpečnost energetickou bezpečnost České republiky, a zajistili občanům a firmám dostatek energií.

My jsme ten tendr vyhlásili, a nejenom to.

Tak rychle jsme reagovali a tak rychle jsme napravili to, s čím vy jste si nedokázali poradit osm let. A to samozřejmě nestačí, my jsme také novelizovali energetický zákon, který donutil distributory a vlastníky plynových zásobníků k jejich rychlejšímu plnění, takže v zásobnících skoro nic nebylo, teď tam máme 85 %, což je nejvíc, největší naplněnost za celou sledovanou historii v tomto ročním období. A vy jste tady správně řekl, ty zásobníky s tím já souhlasím které máme na území České republiky, nestačí pro pokrytí roční spotřeby plynu.

Takže to všechno jsme ve velmi krátké době udělali, to jsou konkrétní výsledky, o tom se může každý přesvědčit, a hlavně to občané uvidí v tom, že se nemusejí bát, že by v příští zimní sezoně měli nedostatek plynu. Ten jsme zajistili.

Taxonomie je úspěch české diplomacie, české politiky, českých europoslanců, tak to musíme vnímat, a díky tomu můžeme rozvíjet jadernou energetiku. To je fakt, který prosadila a dosáhla jí naše vláda, naše vládní koalice, a udělali jsme to ve prospěch občanů České republiky. A udělali jsme to v krátkém čase, napravili jsme tu podivnou pověst České republiky, kterou v Evropě měla díky vašemu působení a díky vašim aktivitám.

Takže když nám tady vyčítáte nové uspořádání evropské politiky, tak za nás mluví výsledky.